Děkuji za pozornost.

Já také děkuji. A nyní mám do rozpravy přihlášeného pana poslance Grospiče. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, já bych se chtěl vyjádřit jenom velice stručně z pohledu Komunistické strany Čech a Moravy k navržené novele volebních zákonů a občanského soudního řádu. My vnímáme vládní návrh jako smysluplný, jako návrh, který řeší řadu technických problémů a odstraňuje řadu nedostatků nebo souběhů, které ukazuje praxe, že by bylo záhodno nějakým způsobem řešit. Máme určitý rezervovaný přístup k pozměňovacím návrhům, které byly načteny.

Na druhou stranu si myslíme, že nemá místo v této novele návrh, který by umožňoval volit i občanům Evropské unie s přechodným pobytem. Jsme součástí Evropské unie. Týká se to místních voleb do obecních zastupitelstev. Aby poslanci, kteří přicházejí a odcházejí ze sálu, nehlučeli. Děkuji. Také děkuji, pane předsedající. Ale s kategorií přechodného pobytu pro občany Evropské unie máme problém, protože náš právní řád nezná tuto kategorii pro občany České republiky. A pokud připustíme tuto možnost pro občany jiných zemí Evropské unie, pak si myslíme, že by v této souvislosti došlo i do určité míry k znevýhodnění našich občanů České republiky. Takže si myslíme, že tato věc je velice kontroverzní. Máme k tomu takový pohled, že tato věc byla několikrát v minulosti upravována a otázka pětiprocentní volební klauzule se do určité míry sžila s českým právním řádem a osvědčila v těch minulých volbách. Samozřejmě je nevýhodná pro strany, které se pohybují těsně kolem ní. A otázka, která říká, že bychom měli umožnit průchod většího počtu subjektů, je do určité míry kontroverzní, protože potom zase zatěžuje funkčnost a práci obecních zastupitelstev.

Co se týká jednoho volebního systému a návrat ke starému, je to samozřejmě otázka do diskuse.

Takto my vnímáme pozměňovací návrhy, které zazněly, byly načteny, takto se bude rozhodovat náš poslanecký klub.

Já také děkuji za pozornost.